Tak technické problémy byly odstraněny, doufám, že už mě slyšíte dobře.

Budeme zasedat opět v redukovaném počtu.

Z členů vlády se omlouvají: Klára Dostálová zdravotní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody. Dnešního dne se na narozeniny urodilo. Narozeniny dnes slaví pan poslanec Jan Bartošek, pan poslanec Marek Benda a paní poslankyně Miloslava Rutová.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o novelu zákona o úpadku a způsobech jeho řešení insolvenční zákon, tisk 1073; novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, sněmovní tisk 1080; novelu zákona o vysokých školách, sněmovní tisk 1081.

Tak to byla informace. Nyní bych vás rád chtěl informovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní grémium.

návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení insolvenční zákon, sněmovní tisk 1060/2, vrácený Senátem.